Nyní požádám paní poslankyni Kovářovou a připraví se paní poslankyně Havlová. Vážený pane ministře, jedním z témat krajských voleb, a to nejen ve Středočeském kraji, byla výstavba obchvatu měst, která se bohužel dlouhodobě nedaří. Rozhodně ne tak rychle, jak by bylo žádoucí.

Konkrétně jde například o to, že Státní fond dopravní infrastruktury by měl podporovat výkup pozemků pro výstavbu obchvatů na silnicích II. třídy. Jaký je váš názor na tuto změnu? Jste ochoten ji podpořit? Je realizovatelná? Pokud ne, co jí brání? Děkuji za odpověď. Děkuji a požádám pana ministra Ťoka o odpověď.

Tyto finanční prostředky jsou poskytovány vždy se souhlasem vlády.

A co se týče vaší otázky.

Minulé vedení Asociace krajů říkalo, že by chtěli pravidelný příspěvek z tohoto fondu a že přijdou s nějakým koncepčním řešením. Zatím jsem takové koncepční řešení neviděl. Osobně si myslím, že by se ty věci měly rozdělit. Jestliže vlastník jsou kraje, tak kraje by měly dostat v rozpočtovém určení daní dostatečné peníze. A teď je jen otázka možná politické debaty, zdali ty peníze by měly být účelově vázány na investice do komunikací, anebo je to otázka svobodné vůle zvolených zástupců kraje, jestli si řeknou, kam ty peníze pošlou, co udělají.

Děkuji.

V této souvislosti jsem se ještě chtěla zeptat: S problematikou pozemních komunikací se na vás obrátilo Sdružení místních samospráv. Objednali se k vám na schůzku a vy jste ji deset minut před zahájením bez omluvy a zdůvodnění zrušil. Znamená to tedy, že Ministerstvo dopravy nemá zájem jednat s obcemi a městy a organizacemi, které je zastupují, o tomto tématu? Děkuji za odpověď. Prosím, pane ministře. Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, jenom jedno zamyšlení. Víte, problém těch obchvatů měst je samozřejmě velký.

Protože já si pamatuji, že před 10, 15 lety všechna města říkala: My žádný obchvat nechceme. My chceme, aby doprava jezdila přes naše město, protože tady máme naše podnikatele, kteří tady mají obchody, a my chceme, aby zákazníci, kteří projíždějí městem, tam zastavili a dělali jim tržbu. Pak se to v jednom okamžiku přehodilo a všechna města říkají: My chceme obchvat.

Jsem si vědom jediné schůzky, kterou jsem takto zrušil kvůli pracovním důvodům. Ale to byla schůzka, kterou se mnou chtěl pan europoslanec, a vůbec se neměla týkat obchvatů. Děkuji. Nyní požádám paní poslankyni Havlovou a připraví se pan poslanec Holeček. Prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, dostala se ke mně taková zpráva, a proto bych na vás měla tento dotaz: Jak je možné, že společnost, která zajišťuje veřejnou službu, což meziměstská doprava je, může vlastnit firma s tzv. anonymními akciemi, když od roku 2014 je zákonem toto zakázáno?

Navíc to není jediný problém, který je spojen s touto společností.

Čekám na vaši odpověď.